Děkuji za slovo, paní předsedající. Znemožnili jste vystoupit našim poslancům s přednostním právem.

Já jenom chci říct...

Děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí paní poslankyně Dražilová, připraví se pan předseda Babiš. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, také nesouhlasím s postupem paní předsedkyně Pekarové Adamové a také bych se na stenozáznam chtěla vyjádřit, že mi nebylo umožněno dát protinávrh a že mi bylo upřeno moje právo se vyjádřit ke stavu legislativní nouze. A protože mám velmi krátký čas, tak bych vám tady chtěla něco přečíst.

Jeden k navyšování důchodů zní: